Proto by bylo nešťastné novou právní úpravou automaticky zrušit platnost stávající normy.

Navazuje na nález Ústavního soudu a reaguje na množství problémů, které jsou způsobeny tím, že současná právní úprava klade fyzikálně, technicky či ekonomicky naprosto nesplnitelné nároky na stavby. Současně neumožňuje činit opatření, která vedou ke snižování hluku. Proto se navrhuje právní úprava, kterou je možné v praxi aplikovat.

Nově doplněné ustanovení umožňuje odchýlit se od podmínek stanovených v regulačním plánu, pokud to bude nezbytné nebo vynucené s ohledem na požadavky právních předpisů, které svou podrobností odpovídají obsahu dokumentace pro povolení záměru, tedy jsou podrobnější než podmínky stanovené v regulačním plánu. V těchto případech má správní orgán sám vyhodnotit potřebnost odchylného řešení, a pokud dospěje k závěru, že je třeba se od regulačního plánu v daném případě odchýlit, má mít možnost tak učinit a záměr povolit. Bez této výjimky by totiž nemohl záměr povolit do doby, než by došlo ke změně regulačního plánu, což by vedlo ke značným průtahům při povolování záměrů, v mnoha případech až o roky.

Úřady mají pro podobné situace zcela jiné nástroje řešení a nemělo by být cílem předkládané legislativy dále zatížit soudy. Resorty své gesce metodicky povedou, povedou úředníky vzhledem k obsahu agend. Řešení vzájemných sporů úřadů by nemělo být přenášeno na soudy, musí je řešit vnitřními procesy.

Pokud bychom to neopravili, tak by obce buď stavbu domku neumožnily, nebo nepřevzaly odpovědnost za financování údržby i v případech, kdy si náklady na přístupy hradí vlastník dobrovolně sám nebo se skládá více uživatelů na základě věcného břemene.

Podstatou zkráceného postupu je vypuštění celé jedné fáze pořizování a projednávání zadání změny územněplánovací dokumentace. Ve zkráceném postupu je spojeno rozhodnutí o pořízení změny se schválením takzvaného obsahu změny, která nahrazuje formalizované zadání, a díky tomu je možné přistoupit hned poté k zahájení pořizování a projednávání návrhu změny. V čísle 7951 se snažím zajistit, aby v případech, kdy územní studii pro území obce nepořizuje sama obec, ale úřad územního plánování, byla zajištěna alespoň minimální návaznost a informovanost obce o pořizování prostřednictvím institutu určeného zastupitele, stejně jako je tomu při pořizování územněplánovací dokumentace úřadem územního plánování pro obec.

Vážení kolegové, jak je vidět, tak mnou předkládané pozměňovací návrhy jsou drobné, mají ale nejen své opodstatnění, především ale dále precizují předkládanou normu. Ke všem těmto pozměňovacím návrhům se potom přihlásím v podrobné rozpravě a já už nyní vás žádám ve správný okamžik k jejich podpoře. Děkuji za pozornost. Jedna omluva. Nyní vystoupí pan poslanec Marek Výborný, připraví se paní poslankyně Fialová. Prosím, máte slovo. Děkuji, vážený pane místopředsedo. Vážená paní ministryně, pane ministře, milé kolegyně, vážení kolegové, já bych se na úvod rád připojil a přihlásil i k tomu návrhu, který tady už přede mnou přednesl a zdůvodnil kolega Martin Kupka.

My jsme skutečně tady s paní ministryní v jedné věci zajedno, že Česká republika a stavebníci v České republice potřebují nové, moderní, rychlé, jednoduché stavební předpisy.

A zároveň říkal: Za těch 20 let už to někdo začne demontovat.